Děkuji za slovo, pane předsedající, dobrý večer, dámy a pánové, já budu opravdu krátce. Budeme ctít dohody, my z naší strany určitě ano. Ale přece jen měl jsem připravený proslov, který by vyšel tak na 12 minut. Velmi ho zkrátím, určitě tak dlouho mluvit nebudu, jenom krátkou dobu. Ale nedá mi to, abych nezareagoval na to, co tady zaznělo. Tady zaznělo to, že tento zákon má postihovat jen jednu církev nebo jedno náboženství. To je vidět, ať se na mě pan poslanec Kalousek prostřednictvím pana předsedajícího nezlobí, asi nečetl tu novelu toho zákona, protože tam vůbec nejde o vynětí jedné, jednoho náboženství, tam se mluví obecně o všech, že to musí všichni splňovat, na všechny to bude platit. Takže to je trošku jiné. A jen bych zmínil, že tahle novela vznikla na základě, nebo impulsem pro ni byla petice 24 tisíc petentů, projednávala se na petičním výboru a tato novela je vlastně, vznikla na základě této petice. Na základě projednávání této petice. A tady je vidět, že petenti přistoupili k tomu, že nejen vyjadřují svůj názor, ale prostřednictvím legislativního procesu navrhují určité řešení, prostřednictvím naším, prostřednictvím čehož my jsme se připojili.

Slíbil jsem, že nebudu dlouhý, čili končím. Věřím, že vyhovíte našemu návrhu a naší žádosti, abyste propustili tuto novelu do dalšího čtení. Své zdůvodnění, věřím, že budu moci přečíst ve třetím čtením před schválením zákona. Řádnou přihlášku. Prosím. Pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, já nechci shazovat tento návrh.

Nyní řádná přihláška pana poslance Tomia Okamury. Tak vážené dámy a pánové, sledoval jsem tady tu debatu a je mi to líto, ale chtěj nechtěj musím vystoupit k návrhu svých bývalých kolegů z Úsvitu, které v současnosti po politickém puči ovládá Vít Bárta. A jak známo, já i naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD již dlouhou dobu bojujeme a budeme nadále bojovat ze všech sil proti pronikání této nenávistné a nadřazenecké ideologie do České republiky. To ale neznamená, že budeme slepě podporovat legislativní zmetky a paskvily, z nichž právě jeden tady projednáváme. Pokud jde o samotný tento návrh změny zákona z pera pana Konvičky a paní Volfové, je na něm vidět, že ho psal hodně neerudovaný laik vedený pouze touhou se zviditelnit, a je mi záhadou, proč právníci tento právní blábol pro Úsvit nepřetavili do nějaké smysluplné podoby. Podívejme se na návrh podrobněji.